Ale s inflací se nedá bojovat tak, že budeme lít další a další peníze na dluh. Vy jste rozpoutali inflaci a vaše rady směřují k dalšímu navyšování inflace a k tomu, aby inflace na tak vysoké úrovni trvala další a další měsíce. To prostě není možné. A pokud skutečně chcete 250 miliard někde vzít, tak buď je to na dluh, anebo chcete škrtnout něco za 250 miliard. Já tam ten prostor nevidím.

Tak já mám dvě otázky. Bylo to rozhodnutí vaše, prostřednictvím pana místopředsedy, nebo rozhodnutí odborného útvaru Ministerstva financí? A pokud vaše, dobré.

Bez debaty. No, možná. Nemyslím, že přesnější, ale levnější to bude bezesporu.

Myslím si, že ta čísla jsou úplně jasně vypovídající 4 miliardy nejsou málo, v příštím tisku jsou další 4 miliardy, to už je 8 miliard. Dodatečné příjmy mýtus. Zjevily se dodatečné příjmy a stát vybírá desítky miliard daní navíc. Podstatná část jde na sociální politiku. To nejsou volné peníze, ty jsou určené na důchody, jsou určené na příspěvek na bydlení, jsou určené na zvýšení životního a existenčního minima, respektive na všechny dávky, které jsou od toho navázány.

Rozumím kritice opozice vláda se nestará o české občany.

K našim občanům a k našim firmám. Nebo máte pocit, že jdou někam jinam? To je týdně 36 miliard. Takže já vůbec nerozumím této rétorice, kde by ty peníze končily kde jinde než u občanů?

A mimochodem, budeme mít za týden data za první čtyři měsíce, tam už se dá procentuálně odhadnout, jak se plní příjmy. Tak se podívejte, až to bude publikováno, zda ty příjmy jsou nad jednou třetinou, nebo přibližně jedna třetina, nebo pod jednou třetinou. Takže není pravda, že stát inkasuje desítky miliard navíc a někde si je nechává.

To je pravda, taky jsem to říkal, když jsem tady obhajoval státní rozpočet a říkal jsem, na co jsme ty peníze, dodatečné příjmy, na jaké dodatečné výdaje jsme je dostali. Druhý mytický zdroj příjmu, o kterém slyším, jsou příjmy z emisních povolenek.

Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Budu reagovat na pana ministra a pak jinak k tomu samotnému návrhu něco řeknu, protože jsem přihlášen, ale teď na faktickou.